Tím se dostáváme k přihlášeným místopředsedům také.

tato přihláška byla uplatněna.

Prosím, předávám panu místopředsedovi slovo.

Můžete se ujmout slova. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych i já vystoupil v rámci tohoto jednání Sněmovny a vysvětlil důvody, proč se domnívám, že by tato nekompetentní vláda měla skončit, a pokud neskončí, to znamená, pokud dojde k přehlasování, aby členové vlády alespoň předtím reagovali, zdůvodňovali a představili další kroky. Doposud to možné nebylo a já jsem rád, že byla zahájena fakticky rozprava, a těším se na diskusi. Případně bych byl rád, když se bude hlasovat, aby poslanci vládní koalice, to znamená 108 poslanců, pokud zde všichni budou, zcela jasně sdělili svým voličům, tím, že podpoří tuto vládu, že souhlasí s tím, jak to tato vláda dělá a že tato vláda dělá to, co činí, dobře. Já si to totiž nemyslím a pokusím se vysvětlit, proč nejsem tohoto názoru. Je třeba připomenout, že nejvyšší cena elektřiny a plynu v Evropské unii přes kupní sílu je právě v České republice nejvyšší. Máme zde nejvyšší nárůst ceny elektřiny v celé Evropské unii a je to o 62 %, přičemž podotýkám, že ostatní země rostou o přibližně 2 až 8 %, myslím tím ostatní země okolo České republiky, všichni naši sousedi.

Abych byl přesný, mám rád čísla, ještě před rokem a půl to bylo 10 %, nyní už je to přes 20 % a očekává se, že v tomto roce to může být na konci až ke 30 %.

Za prvé. Bylo zde sděleno, že zde máme plné zásobníky, a naznačeno to, že v minulosti tomu tak nebylo. Přesná čísla.

Ano, máte pravdu.

Dále. Zajistili jsme nezávislost na ruském plynu. Tak tady bych jenom dodal jednu věc. Nezávislost na ruském plynu zajistily zejména země Evropské unie, které jsou u moře a které začaly budovat terminály, které začaly budovat infrastrukturu LNG.

Proto se zde toto nebudovalo a proto Německo si vytvářelo závislost na ruském plynu.

Takže vytváření evropské nezávislosti na ruském plynu znamená i to, že budeme i my více nezávislí na ruském plynu.

A to ještě bych podotkl jednu věc:.

Dále jste pane premiére, prohlásil zajistili jsme nezávislost na ruské ropě díky tomu, že se zvyšují kapacity TAL. Ano, máte pravdu, s tím se začalo už v roce 2014. Udělali jste jednu jedinou věc, a to je, že tendr, který jsme kompletně připravili po všech stránkách, investiční model, finanční model, zákon a tak dále, dva roky se na tom pracovalo, tak jste odeslali respektive udělala to společnost ČEZ všechny dokumenty pro jednotlivé potenciální dodavatele, kteří na to pochopitelně reagovali, a je dobře, že už máme nabídky správně. Takže já jenom tím ukazuji ty polopravdy, které se ukazují, kterak se s tou energetikou zahýbalo. V zásadě vše, co jste řekl, jsme zahájili my, ale netvrdím, že jste dokončil některé věci chybně, špatně, můžeme se bavit o tom, že něco bylo pozdě. Ale poprosil bych, aby to bylo příště přesnější a aby vám pan ministr průmyslu případně dával údaje, které jsou relevantní.

Obecně tvrdíme a tvrdíte nenecháme nikoho padnout. To zní hezky, ale velmi dobře víte, že to je nereálné. Opět celá řada polopravd, kdy se do Deštníku proti drahotě, který připravila vaše vláda, což vám nebereme, zařazuje valorizace mezd.